Nebo to může být manželství na dobu určitou. To jsem také zaregistroval v té debatě. Dneska je to manželství na dobu neurčitou.

Já jsem měl připravený návrh. Měl jsem připravený návrh, jak jsem říkal na začátku práva ano, manželství ne. Tady je ta srovnávací tabulka.

A proto já jsem ho změnil a já to tady přiznám, že tady nebudu dávat názor, který by byl takovým klínem a za který by se schovávala celá řada poslanců, protože by nevyjevili svůj vlastní názor, jestli jsou pro, nebo proti.

Jak se na to podívat? Jsou tři různé cesty. Buď to nemusíme řešit vůbec a prostě my, co jsme menší, tak máme nějakou nevýhodu.

Já vám děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Samozřejmě řeknete, že homosexuální páry mohou děti adoptovat.

Ale to už tady všechno bylo řečeno.

Paní Šlechtová ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího My vás také nenálepkujeme. Nyní paní poslankyně Helena Válková, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, doufám, že vás nebudu také trápit a dodržím ten limit. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem byla dvakrát vyvolána k petičnímu výboru. My jsme opravdu měli veřejné slyšení a dopadla jsem podobně jako pan kolega poslanec Nacher, protože jsem se nezavděčila nikomu, byť jsem pečlivě na vteřinových ručičkách sledovala, jak komu dám slovo. Obě dvě strany byly frustrované, jak ti, kteří jsou pro zachování tradičního názvosloví a jeho obsahu manželství, tak ti, kteří usilují o opak, resp. se snaží o to, rozšířit pro skupinu homosexuálních párů.

Čili docházím k závěru, že to bude jako s hlasováním o kouření v restauracích, prostě my se vzájemně těžko budeme přesvědčovat. To, co si myslím, že je třeba podtrhnout, že pokud neprojde ten návrh novely občanského zákoníku, je tedy skutečně velmi kvalitně připravený návrh novely, která vyrovnává práva, čili já bych byla pro to páchat v takovém případě dobro. A povzbudím k tomu pana poslance Nachera, protože jsem četla předcházející návrhy, které takové nebyly.

A konečně poslední věta, pane místopředsedo Pan kolega Válek se odhlásil z faktické poznámky. Potom pokračujeme, pokud nebude jiná faktická poznámka, paní poslankyní Pekarovou.